Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazeným bodem 102, sněmovní tisk 203, vládní návrh zákona o pobytu cizinců, třetí čtení. Dále bychom se měli věnovat dalším bodům z bloku třetího čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty.

Jedná se o body 115 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, 116 Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury, 117

Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu a 121 Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv. Poté bychom pokračovali projednáváním dalších bodů dle schváleného pořadu schůze. K pořadu schůze je v tuto chvíli přihlášen s přednostním právem pan předseda Kováčik, poté pan předseda Chvojka. Děkuji. Dobré ráno, pane předsedo. Dobré ráno, paní a pánové. Dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu KSČM navrhl pevné zařazení bodu č. 4 pořadu schůze, sněmovní tisk 38, návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, na pátek 15. 3 jako druhý bod za již pevně zařazený bod č. 87, tedy jako druhý bod po třetích čteních.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Ale kdyby sněmovní tisk č. 204, to znamená novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, byl zařazen pevně jako bod č. 3, pokud bude schválen ten bod č. 2 na pátek, církevní restituce, tak po něm pevně v pátek 15. března. Děkuji. Je to bod č. 5. Tak, prosím. Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové.

Krátce uvedu důvody, které nás vedou k zařazení tohoto bodu.

Byla tady velká diskuse o pozměňovacích návrzích na dofinancování sociálních služeb, které nakonec neprošly. A jak ukazují prvé měsíce roku 2019, tak skutečně potřeba dofinancování sociálních služeb tady je. Postavili se k tomu jak zástupci poskytovatelů, tak i zástupci krajů.

My považujeme tu situaci za velmi naléhavou, a to tím spíše, že jsme tady společně schválili navýšení příspěvku na péči ve třetím a čtvrtém stupni, který vyjde v účinnost od 1. 7. tohoto roku. Lze logicky očekávat, že potřebnost sociálních služeb těch terénních ještě dále vzroste. A v tuto chvíli reálně hrozí omezení některých typů služeb v krajích. Z tohoto důvodu bychom chtěli požádat vládu, aby se na této schůzi vyjádřila k této situaci a hlavně aby představila řešení situace jak pro rok 2019, tak i pro rok 2020. To znamená, jaké systémové kroky vláda v této oblasti chystá. Dovoluji si navrhnout dvě varianty zařazení tohoto bodu, pokud bude schválen.

Děkuji vám za pozornost a chci vás požádat o podpoření jednak zařazení tohoto bodu na schůzi a jednak o pevné zařazení. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení k pořadu schůze. Jestliže tomu tak není, budeme hlasovat o návrzích, které byly předneseny.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat a bod jsme pevně zařadili. Dále je zde návrh pana předsedy Chvojky, abychom bod č. 5, sněmovní tisk 204, zařadili po tomto právě pevně zařazeném bodu v pátek 15. 3., tedy byl by to třetí bod pořadu schůze ten den.

Kdo je proti?